Děkuji. Připraví se pan poslanec Holík.

Dvě minuty, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom krátká reakce směrem k paní Procházkové prostřednictvím pana předsedajícího. Ale k tomu, co už zde bylo mírně naznačeno.

Já si myslím, že to je naprosto standardní postup, protože ministerstva to tak na výborech dělají.

Díky za pozornost. Já také děkuji. A prosím pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče.

To by bylo asi něco podobného, jako když já přijdu do obchodu a prodavačky si budou vyprávět o dětech nebo o svých milostných záležitostech.

A tím jsme vyčerpali faktické poznámky.

Je to vaše, pane poslanče. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl mluvit trošičku o něčem jiném.

My jsme se o tom bavili a my jsme také mohli sem vzít a udělat z toho poslanecký návrh z návrhů, který připravila Česká národní banka. Předpokládám, že to byl ten návrh, který vy jste tady předložili, že jste nic originálního v kancelářích nevytvářeli. A já jsem si tady tenkrát dal tu práci, abych vám řekl některé rozdíly, které byly mezi tím poslaneckým návrhem a komplexním návrhem Ministerstva financí. Proto jsme na to čekali. Já jsem také rád, že paní ministryně to tady předložila.

Takže omezení práva na odstoupení. V poslaneckém návrhu to řešeno není. V návrhu Ministerstva financí ano. Informace o právu odstoupit. V poslaneckém návrhu to není, v návrhu ministerstva ano. Tam se to vůbec neřeší, tady se to řeší. Překážka odstoupení na straně směnárníka se v tom poslaneckém návrhu vůbec neřešila. Směnárník nemůže vrátit původní měnu. Také se neřešilo. Návrh Ministerstva financí řeší. Já vás nebudu zdržovat, kolegyně, kolegové. Vždycky si můžeme říct, že to mohlo být dřív. Já jsem rád, že to je tady. A tady musím říct, že tady skutečně se o trhu vůbec nedá mluvit.

Jsem rád, že ten návrh právě řeší i ty věci týkající se informování, i informování dopředu, dvojjazyčně minimálně, aby turisté věděli, jaká mají práva. Já bych tady chtěl dopředu avizovat to, že se chystám ve druhém čtení ze zkušeností, které mám, rozšířit to storno z těch dvou hodin na tři hodiny, a to zejména pro ty situace, kdy ty cizinci turisté si to vymění třeba hodinu před zavírací dobou, pak na to přijdou, nestihnou to a ten následující den už by jim chyběla jenom hodina. Omlouvám se za tu úvodní vsuvku s tou tabulkou, ale reagoval jsem a nechtěl jsem zneužívat faktických poznámek. Já také děkuji.

Pan zpravodaj má. Takže prosím. Děkuji za slovo. Vidíme, že v celé sněmovně je na tom konsenzus. Určitě jsou nějaké drobnosti, co se týče třeba nějakých drobných byrokratických povinností, o kterých se budeme bavit na výborech.

Tím se posuneme dál. Návrhy na vrácení nebo zamítnutí nepadly. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Není tomu tak. Žádost o odhlášení nevidím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Není tomu tak. Padl návrh na zkrácení o třicet... Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Jak jsem již říkal, v rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech o třicet dnů na třicet dní. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme tento tisk v tomto čtení vyčerpali. Já vám děkuji. Děkuji navrhovateli a zpravodaji.